Děkuji.

Kdo je proti? Je to hlasování s pořadovým číslem 72, přihlášeno je 167 poslankyň a poslanců, pro 143, proti 4. Takže námitka byla přijata. V tom případě budeme opakovat hlasování a já zopakuji, že Poslanecká sněmovna schvaluje, že bude jednat dnes po 19. a 21. hodině meritorně i procedurálně a bude hlasovat.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh.

Je to hlasování s pořadovým číslem 73, přihlášeno je 168 poslankyň a poslanců, pro návrh 87, proti 67. Konstatuji, že s tímto návrhem byl vysloven souhlas. Budeme v tom případě pokračovat dalším bodem, který je zařazen předtím, než v 17 hodin otevřeme pevně zařazený bod.